Nyní je zavedeno přes deset dodavatelů. Dodavatelé mají řadu povinností, mohou nabízet jen smlouvou definovanou škálu zboží, musí být označeno logem Lesů České republiky atd.

Zdaleka ne všechny prodeje realizované ve výstrojním skladu jsou zaměstnancům propláceny. Kupujícími jsou zaměstnanci, svou poptávkou ovlivňují kvalitu a cenu.

Z dosavadních zkušeností převládají jednoznačně pozitivní ohlasy jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany prodejců. Popsaný systém považujeme za příklad dobré praxe, který nahradil dosavadní, špatně fungující systém vystrojování zaměstnanců. To je celý popis postupu zajišťování oblečení pro zaměstnanců Lesů České republiky. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče. Takže potvrzujete, že žádné výběrové řízení vypsáno nebylo, zaměstnanci si někde určí a vyberou si, co by chtěli, a Lesy České republiky jim to proplatí.

Prosím, pane ministře. Je potřeba rozlišit.

Tak jako mnoho jiných zaměstnavatelů přispívá svým zaměstnancům na jejich oblečení, na jejich pracovní pomůcky apod. a to je vyhodnocováno potom na základě jejich osobního konta, kde je prostě buď toto proplaceno, či nikoliv. Takže je potřeba, abyste uměl rozlišit stejnokroje a pracovní oděvy, pracovní pomůcky. Děkuji.

VZP mi odpověděla, že tato povinnost je plněna pro sto procent obyvatel České republiky. Já tento závěr považuji za příliš optimistický. Domnívám se, že jednou věcí je, zda se v dojezdové vzdálenosti nějaký zubní lékař nachází, a tam je asi vše v pořádku, druhou věcí je, jaká je naplněnost kapacit těchto zubních lékařů. Obávám se že značná.

Vážený pane ministře, má Ministerstvo zdravotnictví přehled, kolika obyvatel se tato situace týká? A co s touto situací podnikáte?

Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Odpovězeno jí bude písemně.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená nepřítomná paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, je to už podruhé, co mi utíkáte z této interpelace, přestože jste tady ještě před zhruba půl hodinou byla. Ale nevadí, doufám, že mi odpovíte písemně. Musím se k záležitosti Univerzity Jana Amose Komenského znovu vrátit. Učitelé, kteří si doplňují povinně, podotýkám své vzdělání, nemohli na Univerzitě Jana Amose Komenského díky vašemu rozhodnutí a doporučení Akreditační komise řádně dostudovat. Dnes už tito lidé začínají dostávat ve svých zaměstnáních výpovědi, odcházejí studovat na Slovensko či hledají práci mimo resort Ministerstva školství. Chci se vás zeptat, jak se toto shoduje se závazkem programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy, kde máte napsáno cituji: Ve spolupráci s pedagogickými fakultami se zasadíme o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi. Tolik jenom citace. Chci se vás zeptat, co uděláte pro udržení těchto učitelů v resortu školství tak, aby mohli dostudovat a býti platnými zaměstnanci jednotlivých škol, a zda hodláte v otevřeném zákoně nebo školském zákoně, který dnes projednává Poslanecká sněmovna, učinit opatření, aby se takovéto hlouposti nemám pro to jiný výraz už do budoucna neopakovaly, protože jste tímto poslali do nejistoty opravdu stovky lidí a stovky rodin. Děkuji vám za odpověď. Děkuji panu poslanci. Poprosím paní ministryni o její odpověď.